Opět se domníváme, že je to zásadní, a opět se nedomníváme, že je náhoda, že právě tento předkladatel se snaží spotřebitelské soutěže z regulace, kterou navrhuje, vyjmout.

Děkuji panu předsedovi Kalouskovi za jeho projev. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Laudát. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Děkuji za slovo.

Přiznám se, s velkým zaujetím sleduji to, co se odehrává od posledních parlamentních voleb kolem záležitosti hazardu. Hazard byl jedním ze zásadních volebních témat našich politických oponentů, zejména hnutí ANO.

A právě problematika hazardu je jedním z těch symptomů, přesně jak tato vláda funguje.

Chtěl jsem být i chvilku optimistou v tom, že skutečně tady přichází někdo, kdo chce hazard dostat více pod kontrolu, nastavit nějaká pravidla, která tento bující zlozvyk vytlačí.

Tam ještě tedy pan náměstek Závodský do rozpočtového výboru chodil a chtěl jsem i věřit, a já jsem mu vyjádřil podporu, aby přišel s pořádným, jedním návrhem, jak má hazard v České republice vypadat.

Fakticky symptomatické je, že v tomto punktu se již nedohodla mezi sebou ani koalice, ale k tomu se ještě dostanu, protože to už nebylo jednání rozpočtového výboru v tomto bodě.

Možná jsem ještě zapomněl zmínit, že tady byl jakýsi legislativní pokus hnutí Úsvit.

Takže já nevím.

Takže jména hlavních aktérů jsem vám tady řekl.

V zásadě kolega Fichtner cosi předložil, pan zpravodaj kolega Šincl oponoval, jestli si dobře vzpomínám, tím, že hrozí riziko arbitráže, protože je třeba si vyžádat notifikaci z Bruselu, pan náměstek Závodský říkal, že, myslím, do minulých Vánoc, jestli se nemýlím, a nerad bych šířil nepřesné informace, už je těch záležitostí kolem hazardu příliš, tak že do Vánoc předloží zcela novou novelu zákona, nicméně že návrh kolega Fichtnera je s ním konzultován, že by měl zapadat do toho konceptu, ale ten koncept kromě nějakých mediálních zkratek nikdy předložen nebyl, ani vysvětlen.